Děkuji, pane místopředsedo. Ale právě my ten automat máme, my se o těch svých platech vůbec nemusíme dohadovat, kdybychom nechali ten automat běžet. A ten automat prostě funguje na základě průměrné mzdy v České republice. Můžeme se bavit o tom, jestli je to špatně, nebo je to dobře, ale tato diskuze byla vyvolána uměle. Někomu se to zdá moc, někomu málo.

Je to tak. Ale já znovu vyzývám ty z vás, kteří to podpoří a berou ze státních nebo z veřejných prostředků dva nebo tři platy, nemusíte znovu čekat na žádný zákon, nechejte se zneuvolnit, pobírejte jenom jeden, zůstanou vám kompetence, zůstanou vám pravomoci, zůstane vám vliv, nezklamete své voliče, jenom prostě budete odměněni z veřejných peněz jenom jednou!

Počkejte malý okamžik, než se podaří zprovoznit stopky. Prosím, máte slovo.

Pan předseda Kalousek a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Já jenom zdvořilou odpověď vaším prostřednictvím panu poslanci Ferjenčíkovi.

Děkuji.

Dámy a pánové, já jsem v Poslanecké sněmovně už osmým rokem a debatu o platech ústavních činitelů a představitelů státní moci jsem zažil několikrát. Řekl bych, že úroveň té debaty je rok od roku horší. Vždycky si říkáme, že musíme nastavit nějaký automat, abychom se k tomu už nikdy nemuseli vracet, pak se nám, máme ten pocit, podaří takový automat nalézt, ale další rok opět někdo přijde s tím, že je potřeba udělat novou úpravu.

A z té minulé Sněmovny nás tady přece není většina.

Ale víte, co mně nejvíc vadí?

Prosím, máte slovo. Tak já zkusím věcně komentovat jak samotný návrh zákona, tak některá vystoupení předřečníků a budu také něco připomínat.

Za druhé. Tak připomeňme si roli této politické strany v této otázce. V minulém volebním období došlo k politické dohodě všech politických klubů, jak tuto otázku řešit.

Rozbil! Pro ty, kteří si myslí, jak na tom návrhu zákona vydělají politicky, připomeňte si jak politický osud Bohuslava Sobotky, tak výsledek České strany sociálně demokratické v minulých volbách. Neříkám, že to byl důvod, ale bezesporu jim to nepomohlo.

Neslyšel jsem paní ministryni, že by kritizovala svého předsedu Jana Hamáčka za tento návrh, který on přednesl a získal pro něj většinovou podporu. To je třeba říct. Takže je to buď sociálně demokratický automat, nebo Hamáčkův automat. Vyberte si!

Pak přijde menšinová vláda bez důvěry, která sáhne do toho zákona a říká: to jsme překvapeni. Jak si myslíte, že hlasovalo hnutí ANO u návrhu Hamáčkova automatu? Neříkám, že všichni, ale bezesporu výraznou většinou museli být pro. I oni jsou překvapeni, co vlastně schválili, tak hodně.

A teď v té debatě směšujeme několik věcí dohromady. Já osobně podporuji návrh, aby se ta základna počítala z platů v celé české ekonomice.